Procedura se hlasuje bez rozpravy a hned. Poté co odhlasujeme procedurální návrh, dostanete přestávku, pane předsedo. Ten navrhuje, aby, když tak mě opravte, kdybych ho řekl špatně, pan předseda Stanjura navrhuje procedurální návrh dát hlasovat, že ukončení rozpravy ve třetím čtení proběhne až po vyčerpání všech přihlášených do rozpravy. Tak vás poprosím, upřesněte to, protože ve smršti faktických poznámek jsem si nebyl schopen poznamenat přesnou citaci. Takže vás poprosím, načtěte váš návrh a já o něm dám hlasovat. Já jsem říkal, že navrhuji, aby se o tomto zákonu hlasovalo ve třetím čtení až po řádném ukončení diskuse. Nic jiného. Děkuji.

Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování s pořadovým číslem 25. Přihlášeno 128 poslankyň a poslanců, pro návrh 41, proti 27. Tento návrh byl zamítnut. V tom případě budeme hlasovat o procedurálním návrhu tak, jak ho přednesl pan předseda Faltýnek. Eviduji žádost o vaše odhlášení. Odhlásím vás všechny. Požádám vás o opětovné přihlášení do systému.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 26. Přihlášeno poslankyň a poslanců 94, pro návrh 81, proti 8. Konstatuji, že s procedurálním návrhem byl vysloven souhlas. A táži se , zda požadavek na vaši přestávku v délce tří minut trvá. S přednostním právem se hlásí pan předseda Kalousek. Pro pořádek říkám, že přestávku může ohlašovat pouze předseda klubu. Nicméně omlouvám se teď všem ostatním členům Poslanecké sněmovny, kteří mají jasno.

Já budu první, kdo vám řekne, že je to vaše pokrytectví. Že tato vláda může takhle znásilňovat právní řád jenom proto, že vy jste podpořili... Já vás všechny vyzývám ke kázni a žádám vás, abyste po sobě nepokřikovali, protože v případě, že nezměníte své chování, budu nucen přerušit schůzi!

Že tato vláda vznikla jenom proto, že jsme dokázali schválit zákon o státních...

Jinými slovy, aby ten ministr vlády mohl být estébák.

Za těch 25 let, co jsem byl vaším členem, si pamatuji, že jedna z mála věcí, na kterých jste trvali, je vláda práva. To znamená, že pravidla platí. Poté co jste vstoupili do této koalice, vy znásilňujete jedno pravidlo za druhým a opovrhujete vládou práva. Až budete říkat a vy to budete říkat! že jste za to nemohli, že to byla odpovědnost ministra financí a vy jste v rámci koalice nemohli nic dělat, tak vám dnešní den připomenu a řeknu: Mohli jste dělat! Vy jste jenom připustili nemravnost pro svá vlastní koryta! .

Děkuji. Prostřednictvím pana předsedajícího na pana předsedu TOP 09 Miroslava Kalouska: Zaplať pánbůh už jste bývalým členem KDUČSL i bývalým předsedou!

Ano, každá vláda má svá pozitiva i negativa.

Pod jakým schodkem státního rozpočtu je Miroslav Kalousek coby poslancem, coby předsedou rozpočtového výboru a coby ministrem financí podepsán. To je ta TradiceOdpovědnostProsperita ve vašem podání.

Děkuji za pozornost.

Máte slovo, pane předsedo. Prosím. Děkuji za slovo.

Nicméně asi jsme si nerozuměli. Já jsem vám nevyčítal minulost. Já jsem upozorňoval na tu budoucnost, o které nepochybuji. Protože dřív nebo později vy, protože to máte v genech, budete říkat, že jste za nic nemohli. Že to byla koaliční dohoda.

A tohle budete vy dříve nebo později říkat opět!

Tak teď se nevymlouvejte! Faktickou poznámku má přihlášenu pan poslanec Plzák.